A co se týče příštího roku, tak jsou možné čtyři možnosti: zase že bude větší sucho, že bude menší, nebo že vůbec nebude a tak dále. Tak abychom se zase chovali racionálně ve všech aspektech našeho života.

Budu velmi stručný. Za druhé, co se týká přesunu, tak pokud vím, starostové, bývalí hejtmani mi to potvrdí, vodoprávní úřady spadají pod životní prostředí, takže životní prostředí to bude posuzovat.

Takže není se o čem bavit.

Mou podporu rozhodně tento zákon nemá. Vyjadřoval jsem se k tomu velmi podrobně už na výboru pro veřejnou správu. Za prvé bych řekl proč to neřešíme komplexně? My tady zjednodušujeme nějaký proces nějaké stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj nám slibuje novelu stavebního zákona.

Pane poslanče, já vás přeruším a vyzvu vaše kolegy ke klidu opět.

Mě by zajímalo, z čeho tohle vychází.

Takže já se naopak domnívám, že to betonové stavby budou, na výboru mi to také nikdo nevyvrátil, i když jsem se tam na to ptal opakovaně. A v neposlední řadě, co tu už zaznělo od kolegyně Fialové, od pana ministra životního prostředí, ta nejistota pokut, to je velmi nebezpečné.

To opravdu není dobré. Myslím si, že je vidět, že tento zákon má trhliny, nemá rozumnou podporu například z odborných kruhů a tak dále, a proto si myslím, že takovouto věc bychom neměli schvalovat. Děkuji. Nyní zde mám s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka. Opět vyzvu vaše kolegy ke klidu. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, ale já jsem se musel usmívat u slov svého předřečníka. Prosím vás, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, viděl jste někdy rybník?

Prosím. A prosím klid.

Je tam nějaká hráz, jsou tam zařízení toho rybníku. Děkuji. A nyní pan poslanec Válek s faktickou poznámkou.

Protože pan poslanec Válek má faktickou poznámku. Já jsem jenom chtěl strašně poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi za poučení. Děkuji a nyní tedy s přednostním právem pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poprosit, jestli by bylo možné, když se obracíme na kolegy nebo na jejich pozadí, tak se obracet prostřednictvím předsedajícího, tak jak to předvídá jednací řád. Myslím si, že to v tom vystoupení nezaznělo a že předsedající měl tuto skutečnost připomenout. Já si myslím, že pan poslanec Plzák se v úvodu obrátil mým prostřednictvím, ale samozřejmě nemám perfektní paměť, takže to je potom otázka zápisu. V tuto chvíli nemám dalších faktických... mám dalších faktických poznámek. Prosím pana poslance Plzáka, opět s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Jenom krátce. Já jsem se opravdu obrátil prostřednictvím pana předsedajícího.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji a v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek a ani neeviduji žádné přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu v tuto chvíli končím a zeptám se nejdříve navrhovatele, jestli má zájem o závěrečné slovo.

Nemá. A pan poslanec Tureček za svůj výbor také nemá zájem.

Je zde žádost o odhlášení.